Slyšeli jsme jeden argument proti, slyšeli jsme nějakých 20 až 30 argumentů pro. Já bych začal tedy těmi argumenty proti. Pan ministr odešel, nicméně vy všichni ostatní, kteří o tom budete hlasovat, byste si měli ty argumenty před tím než zmáčknete ten knoflík, jasně uvědomit a zopakovat. Jedná se tady o to, že se nevyberou žádné daně navíc. Ano, samozřejmě, nikdo z nás nemůže říct, jestli se vybere víc daní, nebo ne. Nemůže to říct ani pan ministr. Je pravda, že to nemůže říct s jistotou ani opozice. Nicméně je pravda, že byste se argumenty té opozice měli nějakým způsobem zabývat. Pan ministr tvrdí, že se vybere o 18 mld. víc. Vývoj té částky, kolik se vybere, byl, pokud si dobře pamatuji a pokud mám správné informace z médií, tak začínal někde na šesti milionech, pak to bylo asi sedm, osm, pak jsme se dostali na deset, na patnáct, na osmnáct.

A bylo by zajímavé, jaká by ta sázka asi měla být. Jaká by ta výhra měla být?

Takže to je otázka, jestli vybereme nebo nevybereme víc daní. Samozřejmě nemůže nikdo říct, jestli vybereme nebo nevybereme.

Ale pak je tu rovina kybernetické bezpečnosti, ke které se například dnes pan ministr ve svém projevu, mám pocit, nějak velmi detailně nevrátil. To znamená, to je otázka, kterou by asi bylo dobré ještě před hlasováním zvážit.

A on vám tady říkal, že jsou velké společnosti, které jsou natolik silné, že stát od nich není schopen vybírat daně.

Já se ptám a říkám: Vraťte to na 20 % a řekněte nám, jakým způsobem budete vybírat daně u těch, kterých se zjevně bojíte. Dál tady máme problém zvýšení nezaměstnanosti.